Totiž tenhle stát se nikdy nesnažil ty daně vybírat. Nikdy. Kdo?

To není jako že jeden zaměstnanec a jedna daň.

A to jsou ta konkrétní opatření, která my děláme.

Nikdo to nikdy neřešil. A tam, kde vlastně přicházíme o ty peníze, no tak víme asi, kolik je černá ekonomika. Takže chceme zavést konkrétní opatření kromě toho, že chceme dát Finanční správu do pořádku. Ty firmy, které platí nejvíc daní. Proč nekontrolujete ty firmy, které neplatí daně? To je super. Jak kontrolujete základy daně? Máte nějakou strategii? Ty dividendy jak odcházejí...

Takže nikdo to neřídil. Takže v tom je ten problém. Daň z nemovitosti.

No to jako nemyslíte vážně?

To si myslím, že byste měli podpořit. Asi jste tam neměli toho ministra. Kalousek tu není dneska. Pan poslanec. Takže nic se nedělalo.

Podle našich analýz vlastně restaurace tady nezaplatí asi 10 miliard na daních, krátí tržby.

Takže je to kombinace navýšení zaměstnanců.

Takže děkuji zatím.

Pan ministr financí toho řekl tolik, tak já zkusím aspoň na některé z těch věcí zareagovat. Byl to koaliční kompromis, proto jsme to přijali. Já tomu i rozumím. My jsme taky seděli v koaličních vládách a taky jsme dělali koaliční kompromisy. To je prostě normální. Zatím jsme tady neměli, resp. měli jsme jednobarevnou vládu sociální demokracie.

Pan ministr financí pořád říká o tom, jak vybere ty daně, ale kampaň skončila před rokem a půl, a teď máme výsledky a není to vidět. Fakt to není vidět. Já souhlasím s tím, že první dva měsíce nejsou natolik vypovídající, abychom dělali nějaké veliké závěry. Ale když někdo neříká celou pravdu, pak na to doběhne. A vždycky mě zajímá ten komentář. Loni, když leden, únor a březen bylo velmi dobré plnění, podívejte se do těch zpráv, jsou dneska na webu, je tam jediná věta o tom, že zadrželi DPH, a tudíž se vyplácely vratky, a tudíž je vyšší příjem. No není.

A já říkám: Je to věrohodná argumentace, jenom zapomněli před rokem říct: Máme tak dobré výsledky proto, že prověřujeme 13 miliard. Takže to doběhlo.